Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já si dovolím ve druhém čtení velmi stručně uvést tuto novelu zákona o důchodovém pojištění, sněmovní tisk 301. Já jsem v prvním čtení popisoval, co je předmětem této legislativní úpravy. Teď jenom stručně podtrhnu to nejpodstatnější. Prosím kolegyně a kolegy, už jsme začali projednávat bod číslo 14, tak vás prosím, abyste se buď ztišili, nebo jste přenesli své diskuse mimo sál sněmovny, abychom mohli důstojně začít projednávat naše dnešní body. Smyslem této úpravy je především řešení takzvaných záchranářských předčasných odchodů.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 301/1. A já nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku, pan poslanec Vít Kaňkovský, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy nám odůvodnil. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové.